Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Navrhovatel?

Hlasování číslo 11, bylo přihlášeno 160 poslanců, pro hlasovalo 80, proti 74, návrh nebyl přijat. Dále návrh D1, předkládal poslanec Kobza, rozpočtový výbor nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Kontrola hlasování.

Hlasoval jsem pro, na sjetině mám zdržel se. Zpochybňuji hlasování. Ano, budeme tedy hlasovat o námitce k hlasování.

Kdo je proti?

Budeme tedy opakovat předchozí hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby ještě jednou uvedl, o čem budeme hlasovat. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu vedeném pod písmenem C. Rozpočtový výbor nepřijal k tomuto návrhu stanovisko. Navrhovatel?

Kdo je proti? Hlasování číslo 13, bylo přihlášeno 160 poslanců, pro hlasovalo 85, návrh byl přijat. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Hlasování číslo 14, bylo přihlášeno 160 poslanců, pro hlasovalo 16, proti 84, návrh byl zamítnut. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Navrhovatel?

Hlasování číslo 15, bylo přihlášeno 160 poslanců, pro hlasovalo 16, proti 86, návrh nebyl přijat. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

Rozpočtový výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Hlasování číslo 17, bylo přihlášeno 160 poslanců, pro hlasovalo 75, proti 67, návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Hlasování číslo 18, bylo přihlášeno 160 poslanců, pro hlasovalo 74, proti 75, návrh byl zamítnut. Navrhovatel?

Rozpočtový výbor nedoporučuje.

Kdo je proti?

Dále návrh I poslance Zlínského. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Navrhovatel?

Hlasování číslo 21, bylo přihlášeno 160 poslanců, pro hlasovalo 16, proti 137, návrh byl zamítnut. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

Kdo je proti?

Navrhovatel?

Kdo je proti?